Jedna věc je, že by to mohl dělat ministr. Ale tím pádem nesete odpovědnost za to, co ten člověk předkládá. Tak se podívejme, co předložil. To byl oficiální dokument, ne nějaký dokument, který si někdo někde hrál. To byl akční plán, na základě kterého se měla média rozdělit na ta, která jsou více uvědomělá, méně uvědomělá, ta uvědomělá média měla dostat dotaci kolem 100 milionů korun, méně uvědomělá média měla jít rovnou, v uvozovkách, před soud, protože se měl změnit zákon, a do toho jste ještě chtěli zřídit speciální dotační programy pro neziskovky, které by nějakým způsobem rozdistribuovávaly to, jakým způsobem se má psáti dobře či psáti špatně. Tohle přece nemůžeme myslet vážně! Proto se vzedmula ta obrovská vlna odporu nejenom ze strany opozice, ale samozřejmě i ze strany celé řady aktérů v odvětví, včetně celé řady vydavatelství. Proto si i troufám tvrdit, že nakonec vládní zmocněnec Klíma skončil. Ale nemůžeme říct, že zde nebyl tento pokus. Ano, máte pravdu, nakonec se to naštěstí neschválilo, a neschválilo se to právě proto, že proti tomu všichni vystoupili.

A já zase vracím řízení schůze. Děkuji za slovo.

Dezinformace je součást propagandy a je definovaná jako nepravdivá informace, která je záměrně šířena za účelem oklamání lidí. A chcete příklad?

Krásné předpoledne.

Máte na výbornou, studente!

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, také budu reagovat na kolegu Michálka, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo.

Byly účelové informace. Nikdy jsem se k tomu nevyjádřila, ale uvědomme si, že někdo z ukrajinské strany vyloženě lhal, aby vlastně nebylo jasné, odkud raketa dopadla. To jenom tak na okraj.

Dezinformace je opak informace. Další z přihlášených je pan poslanec Novák.

Já, pane Michálku, prostřednictvím ctěného pana předsedajícího, asi jediné pro mě je dezinformace hlavně váš volební program, protože v úvodu každého článku vám chybí NE.

A jestli chcete katalog dezinformací, tak si přečtěte programové prohlášení vlády, tam jich je spousta.

Děkuji. Dobré dopoledne.

Tak já zrovna jsem tady nachytal paní Ožanovou, prostřednictvím pana předsedajícího, jak nám tvrdila, že pan poslanec, nejmenovaný europoslanec Zdechovský, je členem STAN. Tak chtěl bych upozornit, že opravdu nikdy nebyl, a děkuji za další dezinformaci. Děkuji.